Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po přestávce se vracíme k hlasování.

Ano, máme tady i pana ministra.

Ještě mám žádost o odhlášení. Prosím, přihlaste se opět svými hlasovacími kartami. A nyní je čas pro stanovisko pana ministra.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Stanovisko? Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.

Stanovisko?

Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Hlasování číslo 291, přihlášeno 168 hlasujících, pro 69, proti 95. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Hlasování číslo 293, přihlášeno 169 hlasujících, pro 69, proti 95. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 294, přihlášeno 169 hlasujících, pro 69, proti 95. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Hlasování číslo 297, přihlášeno 171 hlasujících, pro 70, proti 97. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?